Děkuji za slovo, pane předsedající.

Bohužel Česká republika tuto změnu na úrovni EU blokuje jako jedna ze zemí, které trvají v této věci na jednomyslnosti. Já si myslím, že je to proti zájmu České republiky.

Děkuji za podporu tohoto návrhu. Děkuji.

Máte slovo. Děkuji za slovo. Děkuji. Jeli to vše, budeme hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak zazněly.

Přivolal jsem kolegy z předsálí a můžeme začít hlasovat. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Jako další budeme hlasovat návrh pana předsedy Faltýnka, abychom bod č. 23, sněmovní tisk 359, novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, druhé čtení, zařadili dnes jako třetí bod bloku druhých čtení. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro nový bod. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana poslance Bendy, abychom body 15, 14 a 16, týkající se Nejvyššího kontrolního úřadu, ať už se jedná o novelu Ústavy či novely zákonů... Mám zde připomínku, že současně bychom vyřadili i třetí čtení, která na to navazují, takže šest bodů bychom celkem vyřazovali. Ptám se, kdo je pro.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Je to opatření, které se řeší na úrovni EU právě v rámci boje proti daňovým únikům. Děkuji. Takže máme jasno všichni, k jakému bodu hlasujeme. Nejprve zařazení nového bodu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro navržený pořad schůze. Kdo je proti?